Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolím si představit pozměňovací návrh, který se zařadil pod číslem sněmovního dokumentu 952.

Děkuji moc. Já vám také děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo.

Vládní návrh považujeme za nespravedlivý vůči nezprostředkovaným pěstounům, kteří převzali opuštěné děti do své péče až po tomto datu. Není tedy jediný důvod k tomu, proč jim účast na náhradní době pojištění tímto způsobem upírat, jestliže o tyto děti řádně pečují jako ostatní pěstouni, jelikož mezi nimi není žádný rozdíl z hlediska jejich právního ani faktického postavení. Já vám děkuji, paní poslankyně, a ptám se, zda ještě někdo další se hlásí do obecné rozpravy? Prosím, pane ministře.

Vypořádáváme teď připomínky s jednotlivými rezorty, kdy řešíme nejenom lékaře, zdravotníky a další pracovníky lékařské záchranné služby, řešíme tam i požadavky ještě na některé další specifické profese.

Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Jako první vystoupí pan poslanec Brázdil a jako další vystoupí pan poslanec Jiří Navrátil. Prosím, pane poslanče. Já děkuji ještě jednou za slovo. Přesně tak, jak říkal pan ministr, legislativně technickou, úplně stejný je ten můj návrh.

Proto předkládáme tuto úpravu ve dvou variantách.

Děkuji vám. Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Navrátil v podrobné rozpravě, připraví se paní poslankyně Lucie Šafránková. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ještě mi dovolte, abych zároveň přednesl návrh na zkrácení doby projednávání mezi druhým a třetím čtením na 7 dnů. Já vám děkuji, váš návrh jsem si poznamenal. Prosím, paní poslankyně. Děkuji a hlásím se tímto k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod číslem sněmovního dokumentu 940. Já vám také děkuji a ptám se, zda někdo další se hlásí ještě do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, tím pádem podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak, děkuji.

Já zagonguji a přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby přišli a mohli hlasovat. Zopakuji návrh, o kterém dám hlasovat. Eviduji žádost na vaše odhlášení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, aby lhůta ve třetím čtení byla zkrácena na 7 dnů? Kdo je proti tomuto návrhu?